Průměrná reálná mzda českých pracujících občanů se ve třetím čtvrtletí loňského roku po zohlednění aktuální inflace propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 9,8 %. To jsou data Českého statistického úřadu. Opět to není žádná dezinformace, nevymýšlím si a cituji z veřejně dostupných zdrojů. Životní úroveň pracujících Čechů tedy klesla o desetinu. I to je v první řadě důsledek kroků vlády Petra Fialy a její zodpovědnost, přičemž dle vyjádření ekonomických expertů pro ČTK, když tato data komentovali, hrozí, že díky nečinnosti a nekompetentnosti vlády bude příští rok situace ohledně poklesu reálných mezd ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je právě nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Teď si dokážu představit, že po mně na faktickou přijde nějaký ekonom z vládních hlavic a řekne, že pan poslanec Radim Fiala tady lhal.

Tak jenom abyste zase tady neříkali něco, co není pravda. Vláda si s touto situací vůbec neví rady a namísto snahy o její efektivní a funkční řešení šermuje výhrůžkami o zvyšování daní, zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu a o krácení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku.

Přitom když se podíváme na výroky vládních představitelů, co se týče zvyšování daní, podrobněji, uvidíme, že ministr Stanjura hovoří, a to už docela konkrétně, o zvyšování DPH a ministr Jurečka o zvyšování daně z příjmů formou zvýšení a rozšíření daňové progrese, o zvyšování spotřebních daní a o zvyšování majetkových daní, konkrétně o zvýšení daně z nemovitostí. Samozřejmě to jsou jenom ty špatné daně, nejde vůbec o zvyšování daní. Když tyto výroky seřadíme dohromady, jedná se o plány na zvýšení všech existujících typů daní v České republice, zatímco jsme dosud z vládních řad neslyšeli ani jeden výrok, který by hovořil o snížení alespoň jediného druhu daně. A jsou tu i další nekompromisní statistiky.

Ceny mnoha potravin, často základních, stouply meziročně i o více než 50 %. Agrární analytici přitom uvádějí, že ovšem během zimy a v souvislosti s vysokými cenami energií jejich zákonitě vyšší spotřebou může dojít k ještě dalšímu pokračujícímu zdražení některých potravinových položek běžného nákupního seznamu, hlavně například zeleniny a ovoce. My jsme tady před pár hodinami slyšeli pana ministra zemědělství. Já jsem ho tady slyšel asi podruhé za toto volební období. Myslím, že to bylo proto, že měl povinný projev, který tady řekl, a z toho projevu jsem si zapamatoval několik vět, které rozhodně nejsou vytržené z kontextu.

Tak já se vás chci zeptat i na základě toho, co jsem tady četl, když půjdete do jakéhokoliv supermarketu, obchodu, jestli stejně tak jak opadává panika, opadávají ty ceny, protože o tom se tady bavíme.

A opět, jak na to reaguje ministr zemědělství? Jaká připravuje opatření? Jaké návrhy zákonů nebo podzákonných norem, jakou připravuje pomoc zemědělcům a potravinářům? Upřímně řečeno, lze to jen velmi těžko hodnotit, protože k této situaci za rok jeho působení ve funkci nelze dohledat jediný použitelný výrok.

Doplňuji, že ekonomové se v zásadě shodují na tom, a dlouhodobě to říkáme i my, že velmi negativní vliv na růst spotřebitelských cen potravin v České republice má kromě cenové politiky zahraničních maloobchodních řetězců také vysoká daň z přidané hodnoty, tedy DPH, která je v České republice nejvyšší ve středoevropském regionu a jedna z nejvyšších v celé Evropě. Činí, jak víme, 15 %, zatímco v sousedních zemích je mnohem nižší.

Fialova vláda za celý rok své existence nepřikročila k jedinému regulačnímu ani jinému opatření, kterým by ulevila a pomohla těžce zkoušeným zemědělcům, potravinářům, spotřebitelům. Kromě opakování výroku, že trh to vyřeší, až panika klesne.

Pokud bych měl na tomto základě shrnout dosavadní působení vlády jednou větou, tak by asi zněla: Dokázali jste, že to nedokážete. Nedokážete řídit náš stát. Nedokážete pracovat ve prospěch občanů České republiky. Zhoršili jste ekonomickou a sociální situaci prakticky ve všech oblastech, ohledech i parametrech. Co říct závěrem?

Odejděte prosím a nechte nás pracovat. Ve jménu božím jděte! Děkuji vám za pozornost. Nejdříve pan místopředseda Skopeček. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji pěkně.

Pan předseda se tady podivoval nad tím, že vystupovali ministři.